Pro návrh 12, proti 111. Můžeme pokračovat.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko pana zpravodaje?

Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

Toto se týká kuřáckých nebo nekuřáckých provozoven již bez stavebního oddělení. Stanovisko pana ministra? Stanovisko zpravodaje?

Kdo je proti návrhu?

Můžeme pokračovat.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko zpravodaje?

Můžeme pokračovat.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Kolegyně a kolegové. Hlasoval jsem proti, ale na sjetině mám pro. Zpochybňuji hlasování. Dobře. Je zde návrh na zpochybnění hlasování.

Pro návrh 155, proti 5. Tento návrh byl přijat a budeme opakovat hlasování. Je potřeba, aby zazněla stanoviska?

Návrh byl zamítnut. A bod A4 se týká v podstatě slova v prostoru, kdy se nahrazuje slovy prostor u. Tam je napsáno prostoru dohromady a má tam být prostor u. Stanovisko pana zpravodaje?

Kdo je proti návrhu?

Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacích návrzích pana poslance Pletichy pod označením C1 až C4. Týká se kouření v dopravních prostředcích a označení Kouření zakázáno. Stanovisko pana ministra? Stanovisko zpravodaje?

Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko zpravodaje?

Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Luzara pod označením F20 a je to bod 1 až 3, které jsou propojeny.